Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, já jdu taktéž s faktickou poznámkou a chtěl bych reagovat na vystoupení paní poslankyně Olšákové, vaším prostřednictvím.

Ale nemůžu souhlasit s řadou věcí, které jste měla ve svém proslovu. Jedna se týká českého předsednictví. Ono je snadné se nechat pochválit od těch, komu jdu na ruku. Vy jste hovořila, že všechno je v souladu s tím, co chtělo ANO.

Ono to tak může vypadat navenek, ale v podstatě s tou vlnou se vypořádali hejtmani, s tou vlnou se vypořádali hasiči, policisté, zdravotníci a hlavně občané, protože tam byla obrovská vlna solidarity. A těm patří poděkování.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Tam bude hodně problémů. Tam bychom byli rádi, když přichází komunitární energetika, aby nám vláda představila své projekty, své plány, tak abychom mohli být nápomocni.

A dostáváme se dneska i do situace, kdy připojení fotovoltaik na střechách, což je poměrně jednoduchá záležitost, naráží na vyvedení výkonu, protože rozvodové soustavy jsou poměrně zaostalé, staré, s malým výkonem a bude třeba udělat velkou investici. Já jsem na jedné konferenci slyšel, že to udělají ti distributoři, ale bez pomoci státu to nebude možné.

Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, já myslím, že vnímám tu velmi živou debatu, která se zde už řadu hodin vede ohledně důvěry naší vlády, nicméně v rámci zachování fyzického i duševního zdraví a zachování cti této Sněmovny chci oznámit, že na základě dohody všech zástupců všech poslaneckých klubů navrhuji, abychom přerušili jednání této schůze, a to do zítřejší deváté hodiny ranní. Děkuji.